Tak tam se jedná o to, ne že ministerstvo nebo někdo usoudí, že přispěje majiteli kulturní památky na to nemyslím teď obecně na opravu té památky, ale na tu část, díky níž se uchová kulturní hodnota, ta památková hodnota, tak tady si dovoluji navrhnout, že by vlastník kulturní památky měl mít právo na příspěvek, na úhradu nákladů na zachování hodnot kulturní památky.

Takže tady na základě opravdu mnoha debat s odbornou veřejností se přikláním k tomu, aby tato živnost nebyla nadále regulována. Myslím si, že totiž ta dlouhá debata přinesla také možnost, že jsme začali debatovat o samotných základních pojmech, které jsou uváděny v prvních paragrafech, a to je, co to vlastně je onen památkový fond, a jak se tady už jedna paní poslankyně zmínila o tom, že nejsou jen hmotné kulturní památky, ale také nehmotné. Dovolím si teď vysvětlit co nejstručněji změny, které navrhuji v paragrafu číslo 1. Tam se mluví o tom, že navržený zákon na ochranu památkového fondu, tak se jmenuje, my mu říkáme památkový, upravuje ochranu památkového fondu, a ten originál tam mluví o národním kulturním pokladu.

A potom si dovoluji ve svém pozměňovacím návrhu pracovat s pojmem nehmotné kulturní dědictví.

A pak ty nehmotné kulturní památky, jako jsou zvyky, umění, knowhow bychom řekli v moderním slova smyslu, to je myslím neoddiskutovatelné a je to něco také velmi důležitého.